Co se týká argumentace, tak zase aspoň několik slov.

Práce třídního učitele si vyžádá průměrně asi 20 hodin práce navíc měsíčně. Zase bychom mohli srovnávat situaci ve státech Evropské unie, ale třeba i se sousedním Slovenskem. Příplatek za třídnictví je tam naopak třikrát vyšší než v České republice. Takže současná výše příplatku za třídnictví v České republice je naprosto demotivující.

Prosím i o podporu tohoto návrhu.

Původně ONIV sloužil k nákupu učebnic a pomůcek pro žáky. Tato částka se ovšem stále snižuje na úkor plateb náhrad doby pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, protože za posledních deset let platy učitelů výrazně vzrostly, a s nimi tedy i náhrady.

Tolik po zkrácení aspoň ty nejdůležitější argumenty. Přecházím ke čtvrtému pozměňovacímu návrhu. Ten se tentokrát týká kapitoly Ministerstva zahraničních věcí.

Blízký východ musí být pro oblast české zahraniční politiky prioritou. Máme zde historicky výborné vazby a máme jedinečnou příležitost použít tyto vazby pro rekonstrukci celého regionu, který byl osvobozen od nadvlády takzvaného Islámského státu.

Toto zvýšení umožní efektivnější pomoc a možnost zapojení České republiky do více projektů.

Humanitární organizace, jako například Červený půlměsíc či Lékaři bez hranic, se zoufale snaží zajistit alespoň základní zdravotní služby pro postižené civilisty.